Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji 69. schůzi Poslanecké sněmovny.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 40 poslanců. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslankyni Kateřinu Valachovou. Má někdo jiný návrh? Nemá. Nechám hlasovat.

Hlasování pořadové číslo 1, přihlášeno 91 poslanců, pro 84, proti nikdo.

Nyní přistoupíme k ustanovení pořadu 69. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Hlasování pořadové číslo 2, přihlášeno 96 poslanců, pro 94, proti nebyl nikdo. Pořad schůze byl schválen.

Takový je postup.

Takže jsme si situaci vyjasnili.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně spravedlnosti Marie Benešová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec František Navrkal.

Nyní se táži navrhovatelů, zda mají zájem postupně vystoupit před otevřením rozpravy. Paní ministryně Benešová, máte zájem vystoupit? Krátce. Dobrý večer přeju všem a děkuju, že jste mi umožnili vystoupit na ten čas 18 hodin.

Cílem je předně transponovat do českého právního řádu nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů a jsou tam takové hlavní tři cíle.

Jedná se o § 5 odst. 4, kde se vyjasňuje, že skutečný majitel korporace se určuje na základě pravidel pro skutečného majitele korporace a hledá se materiální skutečný majitel, nikoliv tedy jenom formální. Chci ujistit, že se nejednalo o žádnou intriku nebo nějaký cíl prostě tam vsunout něco, co je nepatřičné. Jednalo se skutečně o zpřesňující ustanovení a mohu říct, že na něm netrvám, pokud si myslíte, že to je démonické ustanovení, které tam nepatří.

V ostatních bodech pozměňovacích návrhů se potom k jednotlivým vyjádřím. Děkuji za pozornost.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, pane ministře, paní ministryně, dámy a pánové, já si dovolím jenom krátce vyjádřit k tomuto třetímu čtení a k předloženým pozměňovacím návrhům.